Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento návrh se týká jediné problematiky, a to důchodového věku.

A tento návrh navrhuje odstranit toto neomezené zvyšování důchodového věku a navrhuje stanovit nejvyšší důchodový věk ve věku 65 let.

První taková zpráva bude vládě předložena v roce 2019 a vláda se nějakými těmi návrhy nebo tou informací řídit může, ale nemusí. My se domníváme, že tato úprava přispěje k posílení transparentnosti očekávání pojištěnců ohledně způsobů stanovení jejich důchodového věku na základě nějakých objektivních a veřejně dostupných podkladů. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Zavadil.